23.

Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, máte slovo. Dobré ještě dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové.

V čem se naopak rozhodně nelišíme, je fakt, že je potřeba bojovat proti zneužívání dávek. To si myslím, že v tom jsme jednotní, a také se hlásím k tomu, že jsme v minulém volebním období podpořili tu změnu, o které dneska vlastně jednáme, protože jsme věřili, že to přinese zlepšení systému a že skutečně proti zneužívání dávek budeme účinně bojovat.